Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací dne 79. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku druhých čtení.

Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v tuto chvíli.